Kvůli těmto pěti stranám my jsme jedinou zemí ve střední Evropě, kde není zákon o referendu, nějaký zákon o referendu.

Protože jaký je význam slova extrémní? Extrémní znamená, když někdo prosazuje názory mimo hlavní názorový proud. No tak to je vaše vláda evidentně, protože ve všech středoevropských zemích je zákon o referendu. Takže abych vám trošku nalil čistého vína, co předvádíte a jak mluvíte, jak nevíte, která bije vůbec, jak jste proti demokracii.

Prostě protože je vás tam pět v té koalici, tak co nejvíc funkcí, aby se dostalo na všechny, a na občany kašlete.

My vůbec nevíme, co dělají, protože je nevidíme ani ve Sněmovně. Vždyť já říkám, že ho vidíme po mnoha měsících!

No tak, pane poslanče za ODS, to si děláte legraci! To je možná vaše docházka do práce, ale ne naše.

Ale tak jako tak tady ve Sněmovně, není to jenom o Sněmovně, je to o tom, že ti tři ministři jsou neviditelní, a podle mého názoru zbyteční tím pádem.

Takže předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

No, to jsou neskutečné formulace.

No vždyť vám říkám, že podle jednacího řádu poslanci mají mluvit na mikrofon, takže si má počkat, až bude mluvit na mikrofon. Tak dodržujeme tady zákony, nebo ne?

To se tady máme překřikovat podle vás, nebo co? To já se tady nechci překřikovat.

Budeli zákon upravující provádění referenda umožňovat i hlasování v zahraničí, náklady na konání referenda se přiměřeně zvýší. V případě, že bude referendum spojeno s řádnými volbami, budou tyto náklady rapidně nižší. Předpokládaný návrh nemá dopad na rozpočty krajů a obcí. Tak vidíte, já tady přesně, férově vás o tom informuji, a právě proto my navrhujeme, aby referenda byla spojena s volbami.